Je to tak? Prosím, já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

V hlasování číslo 67 přihlášeno 126 poslanců a poslankyň, pro 8, proti 70.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já mám skutečně faktickou poznámku k příspěvku od pana předsedy Okamury, vaším prostřednictvím, který jsme právě slyšeli, protože v něm nesčetněkrát zaznělo, že v té novele mluvíme o 3,5 milionu penzistů, důchodců.

Takže já jsem to jenom chtěla uvést na pravou míru. A padá tady hodně čísel v té argumentaci, tak já bych poprosila, abychom se k těm číslům chovali seriózně. Jenom se chci ujistit pan poslanec Slavík není přihlášen?

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo. Já bych určitě chtěla zareagovat na paní poslankyni, která tady v tuto chvíli vystupovala, vy jste jí zatleskali. Prostřednictvím paní předsedající.

Děkuji vám. Děkuji. Nyní s faktickou pan předseda Okamura, poté paní poslankyně Levko.

Je to přece šílené! Jak to můžete vůbec říct! To přece není možné. Děkuji za to upřesnění.

To přece je úplně neadekvátní diskuse. Nemyslíte si to, paní poslankyně Levko?

Nyní s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Levko, poté paní poslankyně Nováková. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Slibuji, že vystupuji naposled. Ale toto je demagogie v přímém přenosu. Ta moje faktická poznámka nebyla o tom, kolik důchodců okrádáme, jak vy říkáte to strašné slovo. Ta byla prostě o tom, že nedáváte přesné informace. Dalo by se to nazvat i lhaní, ale dobře, vysvětlil jste, že to byla nepřesnost, tak děkuji. Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, já sama jsem senior, jsem předsedkyní jedné seniorské organizace Sdružení křesťanských seniorů.

A mají problémy. A témata, která oni řeší, jsou úplně jiná.